To mohou udělat jediným způsobem postavit spalovny, kde budou odpad likvidovat.

Ale pozměňovací návrh tohle ovšem nedovoluje, stanovil totiž velmi krátký termín, kvůli kterému kraje a města nebudou mít čas na to, aby nejprve zavedly recyklaci, a pak teprve řešily spalování. Budou nuceny použít rychlé řešení, to znamená rychle řešit přes spalovny. Zákaz skládkování spalitelných odpadů není originální nápad tehdy poslance Oklešťka, i když myslím, že jeho jméno bude v souvislosti se zákonem o odpadech zmiňováno ještě velmi dlouho. Vehementně u nás za něj také lobbuje teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem daly zákaz na likvidaci odpadu. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Tady jdeme opět nad rámec požadavku evropské směrnice. Co je opravdu zarážející, že na zákaz skládkování využitelných tedy spalitelných odpadů nebyla dokonce provedena ani analýza ekonomických dopadů tohoto opatření, takzvaná RIA. Můžeme tedy jen odhadovat, jaké náklady tento požadavek ponese od roku 2024.

Spočítala, že vysoká recyklace v kombinaci se spálením spalitelných zbytků má nižší investiční i provozní náklady než stavba spaloven. Já jsem samozřejmě ochoten uvažovat o návrhu Ministerstva životního prostředí na snížení podílu skládkovaných odpadů, které nepodléhá zpoplatnění, takzvané technické zabezpečení skládek. Ministerstvo životního prostředí zde reaguje na informaci NKÚ, že označením odpadu jako technické zabezpečení skládek přichází Státní fond životního prostředí o obrovské prostředky ze skládkovacích poplatků. Ani obce, ani odborná veřejnost, dokonce ani ekologické organizace.

Tisk 153 je novela zákona o odpadech, která měla řešit jen otázku sběren odpadů, a to v konsensuálním znění, které prošlo Senátem, vládou a prvním čtením ve Sněmovně. Původní senátní návrh senátora Zemana byl odmítnut ústavněprávním výborem Senátu, rovněž výborem pro životní prostředí a hospodářským. Ústavněprávní výbor navrhl rozumné znění a to prošlo i vládou. Dne 19. 6. letošního roku však byl sněmovním výborem životního prostředí opět načten onen dle názoru Senátu protiústavní návrh senátora Zemana ke sběrnám. A co tedy proběhlo v Senátu, abychom si to přiblížili.

Takto by mohl být pomocí obecně závazné vyhlášky každé jednání zastupitelstva měněn systém, místo, a to u jakéhokoliv zařízení k nakládání s odpady.

To je zjištění našich kolegů ze Senátu. Věřím, že i Sněmovna zachová zdravý rozum a schválí senátní návrh v původním znění, tedy tak, jak prošel Senátem, a pozměňovací návrhy odmítne. Děkuji za pozornost.

Slovo má pan poslanec Zahradník, po něm se připraví pan poslanec Adamec. Prosím.

Tady je třeba říci, že s jeho sběrem jsou poměrně dobré zkušenosti. Hnědé popelnice jsou v celé řadě našich měst a obcí a skutečně plní svůj úkol a účel poměrně dobře.

Čili tam by to chtělo doplnit, že se jedná o odpad rostlinného původu. Říká, že Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálního odpadu.